To rozhodně není částka, která by mohla dramatické nárůsty výdajů divadel, jež nemají už vůbec žádné rezervy, pokrýt. Obdobně například na program na záchranu a obnovu kulturních památek a veřejné služby muzeí připadá na celý příští rok ve státním rozpočtu pouhých 713 milionů korun.

Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi krátce reagovat na vystoupení pana kolegy Brože.

Ministerstvo kultury vstoupilo do letošního složitého roku s návrhem rozpočtu, který byl zděděn z minulých dob.

Po nástupu naší administrativy bylo zapotřebí vůbec návrh rozpočtu konsolidovat.

K tomu jenom dodám to, že peníze na Národní plán obnovy nejsou žádné automatické evropské peníze, jak se vy i někteří vaši kolegové pokoušejí pravidelně říkat.

Proto já toto považuji za úspěch. To není tak, že bychom si tady automaticky přidávali do toho nárůstu peníze, které máme tak jako tak jisté, vůbec ne. Byly to peníze, které buď bychom dostali, nebo nedostali podle toho, jak jsme na to byli připraveni.

Přidávají se stovky milionů korun nejenom na platy, ale také na pokrytí energetických nákladů našich příspěvkových organizací.

Zmíním ještě jednu klíčovou věc.

A jenom doplním to, že včera jsem řídil jednání Rady ministrů Evropské unie právě pro kulturu, kde se objevilo i téma reakce kulturní sféry na tuto těžkou dobu, a naše opatření, to znamená jak přímé kompenzace, tak zastropování cen pro kulturní organizace, nejsou ničím samozřejmým i v evropském kontextu. A to, že v Česku se zastropování cen energie může použít jako podpůrný nástroj i pro nestátní kulturní instituce, to znamená, nemyslím jenom na sebe, ale i na další, je považováno i průřezově všemi členskými státy Evropské unie jako velký bonus.